Děkuji. Paní ministryně bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Ano, já chci reagovat na pana poslance Metnara, vaším prostřednictvím. Já jsem tady neřekla, že jste měl více politických náměstků. Já jsem řekla, že jste měl více náměstků, pane kolego. Stejně tak trvám na tom, že vy v jednu chvíli říkáte vždycky to, co se vám hodí. Když se vám hodilo říkat, že Komunistická strana Čech a Moravy rozhodla o tom, že nebudete mít deset miliard ve vašem rozpočtu v rámci rezortu Ministerstva obrany, že vám je sebrali, tak to se vám hodilo říkat, že to byli komunisté. Děkuji. Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a konečně se dostává na řadu v řádné rozpravě s řádnou přihláškou paní poslankyně Peštová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já už jsem tedy nechtěla reagovat faktickou poznámkou, protože jsem čekala, že můj čas se blíží, tak pak radši budu v této, kde mám neomezený čas, tak bych chtěla zareagovat na paní ministryni obrany. Vy říkáte, že máte jenom pouze dva náměstky. Já vám třeba zase můžu říct, že já jsem ten náměstek taky byla. Byla jsem teď postavena mimo službu, říkala jsem to tady už několikrát, a moji práci v současné době dělají tři náměstci. To, co jsem dělala já jako žena, jako náměstek, odborný náměstek, tak v současné době dělají tři náměstci. V každém případě říkám, že každé ministerstvo je jiné.

Nebyla. Takže když tuto novelu nepřijmeme, tak se nám nic nestane.

Prostě tato novela je zbytečná. To už tady určitě taky bylo řečeno mojí kolegyní poslankyní Ožanovou.